Na to, že strana lidová byla součástí Národní fronty.

Nikdo s tím nemůžeme souhlasit a být spokojeni.

To je podstatný rozdíl. Milé členky, členové vlády, milé poslankyně, vážení poslanci, jste opravdu hrdí na takovou vládu? Nebudou se dnes po vašem hlasování a po vyslovení důvěry této vládě vaše děti za vaše ano stydět?

Dámy a pánové, já mám naprosto jasno.

Děkuji za pochopení a za pozornost.

Takže pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, mnohé tady zaznělo a nemělo by valného smyslu ty věci opakovat. Přesto mi dovolte několik poznámek, zvláště ke kapitole, která tady dnes nebyla příliš zmiňována. Jednak to, že se otevřeně hovoří o trojkoalici, nám potvrdil i prezident republiky.

Myslím si, že je potřeba mít jasno. Víme, jaká vláda tady vzniká a s jakou podporou a s jakým krytím i dál ze strany dalších politických stran. Já bych se ale rád zaměřil na kapitolu, o které pan premiér ráno mluvil velmi stručně. Paní krátkodobé ministryni navrhoval, nebo doporučoval, aby spíše poslouchala a mlčela. Přesto v programovém prohlášení najdeme některá slova, která stojí za to připomenout, a položit možná také některé otázky. Cituji z programového prohlášení: